Na to je smutná podívaná.

Od doby CzechPOINTů se Česká republika neposunula v podstatě nikam.

Ale pro mě ten výsledek je, že jste za čtyři roky udělali nula. Děkuji, pane poslanče. Poslední faktická poznámka byl pan poslanec Hájek, který svoji přihlášku stahuje. V tom případě s přednostním právem pan ministr, po něm s přednostním právem paní zpravodajka, poté pan poslanec Klán a poslanec Bendl. Prosím, pane ministře.

Budiž ke cti panu kolegu Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího, že on ty argumenty opravdu snáší velmi dlouhou dobu.

A doufám, že nemáte, kolegové, problém s tím, že mám nějaké pocity. Pokud v této sněmovně budeme říkat, kdo se může smát, kdo může mluvit, kdo se může koukat, tak v takové sněmovně já bych nechtěl fungovat.

Je velká škoda, že pan kolega Pilný, a oslovuji ho prostřednictvím pana předsedajícího, nevěnoval tolik aktivity při debatách s paní Vildumetzovou, která tento návrh připravovala. A ještě jednu věc mi dovolte. Já myslím, že elektronika je velmi dobrý sluha, ale velmi špatný pán. Nechte prosím na státu, aby uměl garantovat bezpečnost přenosu. My jsme prostě přesvědčeni o tom, že tato technologie je konzervativní. A je konzervativní proto, aby stát garantoval bezpečnostní prvky. Podívejte se na hackerské útoky na Ministerstvo zahraničí, podívejte se na situaci ve volbách v Rakousku, podívejte se na další zneužití techniky.

Tak jestli, přátelé, chcete tenhle svět, tak já ho nechci. Žádám ctěnou Sněmovnu, abychom tento návrh vrátili do druhého čtení, protože šaráda a šaškárna, která se tu odehrává, není hodna této Sněmovny. Já děkuji, pane ministře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že k tomu přistoupil tímto způsobem.

Děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka pan poslanec Schwarz. Chtěl bych také poděkovat panu ministrovi. Protože nejsem zdatný v IT, ale jeden můj kolega mi hned ráno dneska, když jsem se ho ptal, přesně řekl to, co odpověděl pan ministr, že je důležitá taky bezpečnost přenosu. Takže jsem rád, když to dáme do druhého čtení, protože jsem slyšel názor pana ministra a z hlediska toho, co se dneska děje, tak asi už vím, proč pan ministr to tlačí i tímto směrem, že pípnutí někde u kasy nebo starý čip, který mi zabrání, že se nezneužije něco, je taky zajímavé. Takže děkuji za to druhé čtení. Děkuji. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.